Teď jde nikoliv o zpracování nic neřešící informace, těch je dostatek jak na výboru pro bezpečnost, výboru pro obranu, výboru pro evropské záležitosti, stálé komisi pro kontrolu Vojenského zpravodajství atd., ale jde o jasné, konkrétní opatření. Jinými slovy, a snad mohu mluvit za většinu poslanců, kritická situace v oblasti masové migrace na evropský kontinent nám jednoznačně není lhostejná, je tomu zcela naopak, a ostatně to prokazujeme svou prací v již zmíněných výborech a podvýborech. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Chalupovi za jeho vystoupení. Pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura v obecné rozpravě.

To zdůvodnění mně přišlo poměrně vágní a slabé. Myslím si, že ministr obrany, možná celá vláda vychází vstříc prezidentovi Zemanovi, který neustálé mluví o tom, že chce naše vojáky na Golanských výšinách. Já si myslím, že i ten počet svědčí o tom, jak výrazný příspěvek České republiky je.

U té první opravdu máme rozpaky a nechceme ji podpořit.

K čemu to vlastně je? Možná nemám přesné informace, ale mám informace z armády, že ani armáda z toho není úplně nadšená, že tam nevidí příliš smyslu toho, aby tam naši vojáci působili. A protože tam doposud nepůsobili, tak si myslím, že bychom měli věnovat pozornost tomu, jestli při tak minimálním počtu má smysl účast vojáků České republiky v té misi. Já si myslím, že ne. Je to mise v izraelskosyrském prostoru a myslím, že naše účast není akutní. Že když se té mise nezúčastníme, tak v tom prostoru se žádná bezpečnostní situace nezhorší.

Děkuji za slovo, jen velmi krátce.

Proto se domnívám, že ta mise je správná a že je potřeba se zapojit do těchto aktivit v rámci OSN. Proto nesouhlasím s návrhem tak, jak ho tady přednesl předřečník. Děkuji. Ale pan ministr se hlásil. Ano, prosím, pane ministře. Ministr obrany Martin Stropnický. Máte slovo. Děkuju, pane předsedající. Rozhodně se jí nevyhýbám. Co se týče toho Mali, tak jenom jedno drobné upřesnění.

Samozřejmě, že i mezi představiteli Generálního štábu existují v tomto smyslu různé názory. Ale já bych skutečně se bránil tomu zjednodušujícímu vysvětlení nebo té interpretaci, že to je na nějaké přání nejvyššího velitele ozbrojených sil České republiky.

A toto je samozřejmě počet symbolický, je to počet, řekněme jakési gesto dobré vůle a spíš to vychází z toho, že podle toho, pokud by se situace vyvinula tím směrem, a to vůbec není vyloučené, že se změní ten mandát a že ten mandát bude projednán v OSN jaksi ve smyslu jeho novelizace nebo přizpůsobení těm současným podmínkám, protože skutečně jim neodpovídá, v tom bych souhlasil, kdyby někdo měl tu výhradu, tak v takové situaci není vyloučeno, že bychom právě už díky tomu, že tam máme jakési symbolické zastoupení, že bychom tam mohli působit v nějakém výraznějším vzorci. Protože já bych nezpochybňoval to, že ta konkrétní oblast si zasluhuje naši maximální pozornost, a znovu bych si dovolil zmínit okolnost nadstandardních a vlastně zvláštních blízkých vztahů s Izraelem. Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Nic takového na výboru pro obranu nezaznělo.

Říkám tedy, že doporučuji, abychom vyslání do toho štábu schválili, ale v případě, že by mělo dojít k širšímu nasazení našich jednotek, což ministr obrany teď zmínil před chvílí, pak bych považoval za důležité a budu žádat váš souhlas, aby výbor pro obranu prověřil tu misi na místě. Děkuji.

Poslouchám debatu, ale chtěl bych zareagovat na to, co tady před chvilkou zaznělo, že je podstatná ta hranice tam. Budeme tady řešit tyto záležitosti, kterými se tady zabýváme. Já jen krátce připomenu, že dneska jsme navrhovali, abychom se řídili tím, co nás pálí akutně, tou naší hranicí a naší bezpečností. A to jste, vážení poslanci vládní koalice, nepřipustili. Já doufám, že se občané dívají. Děkuji. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Tu druhou chceme podpořit. To je všechno.

Důvody těch rozpaků u té první mise jsem tady uvedl. Nechci se dál dvě hodiny přít o to, kdo má v hodnocení té situace pravdu.